Pominuli skutečnost, že rozpočet stejně bude schvalovat tato Poslanecká sněmovna, ona bude rozhodovat o výdajích a o příjmech, tady se o ně budeme přít a budeme hádat. Kde byste je tak asi hledali? Takže důchody jste řekli, že musíme udržet, to se shodneme vzácně.

Ale prosím opravdu nechte toho, kdo má uděleno slovo, aby přednesl svůj projev. To znamená, že asi nenajdete za 150 mld. škrtů. Nedivím se vám, já bych je taky nenašla, pokud nechceme naše občany, naše firmy frustrovat ještě více, než jsou frustrovaní teď. A proto potřebujeme tu novelu. To taky asi nechceme, když motorem ekonomiky musí být právě investice.

Já si myslím, že to se shodneme, že určitě ne.

Děkuji vám za pozornost. Mám mimo rozpravu dvě přihlášky.

Nechci dlouho zdržovat, ale přece jenom ten povzdech paní ministryně, kdyby se tady ten zákon nevykastroval... Proboha, komu ten povzdech adresujete, paní ministryně? Vždyť jste tady měli většinu.

Ale vy jste měli většinu. Tak na co si můžete stěžovat, že ten zákon byl upraven ve vaší vládní většině.

Prostě procyklické zadlužování je škodlivé. Mám prosbu týkající se vašich neustálých výzev, jak máme táhnout za jeden provaz.

Ale tohle je naprosto kontroverzní zákon, který, byť se bytostně týká Národní rozpočtové rady protože koneckonců on byl schválen na základě stejného závazku, na základě kterého byla zřízena i rozpočtová rada. Fiskálkompakt chce, abychom měli zákon o rozpočtové odpovědnosti a abychom měli Národní rozpočtovou radu. Obojí se stalo. A tenhle návrh je v naprosto zásadním rozporu s Národní rozpočtovou radou, o jejímž respektu a úctě se tady všichni shodujeme. Je v zásadním rozporu i se stanoviskem Senátu. Senát ten návrh odmítl ne o hlas nebo o dva hlasy.

To znamená, dvě významné instituce, Senát i Národní rozpočtová rada, pokládají tento návrh za škodlivý pro Českou republiku.

To není táhnutí za jeden provaz.

Pane předsedo, máte slovo. Mně to přijde korektní, protože kdyby paní ministryně vystoupila v rámci rozpravy, tak by paní předsedkyně mohla reagovat. Takhle jako nemůže, není to fér.

Nikde.

Tak jsem si dal tu práci a podíval jsem se do minulého volebního období na ten sněmovní tisk, jaké byly pozměňovací návrhy, co bylo přijato a co přijato nebylo. Ano, já jsem měl mnoho pozměňovacích návrhů, ale ta většina je odmítla.

Já tomu nerozumím.

Nic jsme tam nezměnili, respektive nic jste tam vy nezměnili, co jste měli většinu. Odmítli jste podanou ruku od opozice. A stalo se přesně to, před čím jsme varovali.